Stanovisko? Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Stanovisko?

Kdo je proti?

Stanovisko?

Stanovisko? Kdo je proti?

Stanovisko?

Stanovisko?

Stanovisko?

Stanovisko?

Stanovisko?

Stanovisko?

Stanovisko?

Stanovisko?

Stanovisko?

Kdo je proti?

Stanovisko?

V hlasování pořadové číslo 226 přihlášeno 183 poslankyň a poslanců, pro 81, proti 83. Stanovisko? Kdo je proti?

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. V hlasování pořadové číslo 229 přihlášeno 183 poslanců, pro 80, proti 86. Stanovisko?